Takže názor našeho klubu je ten i když máme volné hlasování: jsme pro povinné očkování a jsme pro podporu tohoto zákona. Ještě bych chtěl jedno slovo k pozměňovacímu návrhu o hluku.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, budu velmi stručný, protože za prvé jsem byl o to požádán, za druhé mám informaci, že bude toto projednávání ještě přerušeno a vrátí se to do výboru.

Cíle tohoto mého pozměňovacího návrhu jsou podobné, které tu vznášel už přede mnou pan poslanec Farský, tzn. vyřešit, řekl bych technicky umožnit, zjednodušit celý systém toho, aby dítě mohlo odjet na školu v přírodě nebo na jakýkoli jiný pobyt v přírodě.

Respektuje a posiluje přitom zodpovědnost a práva rodičů, zákonných zástupců, snižuje administrativní náročnost a dodržování zákonných požadavků a zohledňuje dlouhodobý pozitivní trend hygienické situace zotavovacích akcí, bere v úvahu různorodost jejich pořadatelů, které neohrožuje neodůvodněnými vysokými sankcemi. Zdůvodnění je potom dost obsáhlé, to bych nechal na příslušný výbor. Takže jen bych požádal o to, aby byl tento pozměňovací návrh řádně projednán ve výboru, a věřím tomu, že přispěje ke zjednodušení celé situace. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná bychom si všechny diskuse a emoce, které vyvolal jeden z návrhů, který se objevil v tomto návrhu zákona, a sice zvýšení sankce pro lékaře z dvou milionů na tři miliony, mohli ušetřit, protože to je vlastně v podstatě jediná věc, která se dotkla této oblasti očkování. Očkování v naší zemi přineslo velmi dobré výsledky, vymýcení spousty nemocí.

To je samozřejmě špatná cesta, ale některé z úvah, které se objevují od lidí, které dostáváte denně na emailech, případně v osobním jednání, stojí samozřejmě za zvážení.

Osobně si myslím, že na diskusi je i záležitost, která se týká samotné očkovací vyhlášky, nastavení očkovacích kalendářů, případně screeningu poruch specifické imunity, protože i tato metoda může významně zvýšit důvěru lidí v očkování. Čili to je z mého pohledu. Já nenavrhuji žádný pozměňovací návrh, ale myslím si, že je třeba vést odbornou diskusi a že je třeba zvýšit důvěru lidí v naší republice v očkování. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou. Prosím, máte slovo.

Dotýká se i problematiky pražského letiště Ruzyně, ale nepřímo a skrytě, když hlavním argumentem je dosažení souladu s novým právním řádem.

Krajská hygienická stanice bude jen dotčeným orgánem, a tím se její postavení oslabí.

Oslabení postavení krajských hygienických stanic odmítáme, dotýká se totiž řady obyvatel dotčených obcí ve Středočeském kraji a řady městských pražských částí.

Teď prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, budu velice stručný. Z diskuse vyplynulo, že předložený návrh zákona je velice složitý zvláště v některých oblastech týkajících se hluku a hlukových opatření i sankčních opatření proti lékařům i sankčních opatření očkování. Proto mi dovolte, abych po dohodě s panem ministrem i s vládní koalicí dal návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Jan Farský. Já ho zde nevidím, tudíž pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, nejsem lékař a nemohu posuzovat, zda využití té či oné vakcíny je dítěti prospěšné, či nikoliv.